Chtěla bych říci, že tímto způsobem se zabývá i třeba energetický odborník přes mezinárodní vztahy, nebo Ústavu mezinárodních vztahů, protože všichni vědí, že ten problém je, a my ho tedy řešíme podle mě nedostatečně, ve spěchu a není prodiskutován. Je opravdu velká škoda, že se nedostalo na jeho projednání ve výborech, protože si myslím, že kolegové, kteří předkládají, by tam na místě dokázali mnohé otázky, které takhle vedou k pochybnosti, zda vůbec je to přínosem pro naše školství, pro zdravotnictví, kde bychom toto uvítali významným způsobem, možná i na vesnicích pro zajištění tepelné pohody v některých domech, a bohužel se k tomu nedostáváme.

Ale zrovna tak i ve školách, což je prostě škoda.

Eviduji dvě faktické poznámky. S první se hlásí pan poslanec David Šimek.

Vážení kolegové, dal jsem si teď pět hodin intenzivního poslouchání všech projevů, které tady padly. Úvodem bych chtěl říci, že dnes těch pět hodin projednáváme poslaneckou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie.

O kvalitě stavebních materiálů od Kláry Dostálové. Podrobnou přednášku o biopalivech a digestátu a o zničení českých občanů od kolegyně Balaštíkové. A já bych vás chtěl všechny poprosit, protože vidím, že je zde dalších šest přihlášených: prosím vás ještě jednou, pamatujte, o čem dneska hlasujeme, a skutečně žádám i pana předsedajícího, aby hlídal, abychom se skutečně bavili k tématu.

Jako další faktickou poznámku má pan poslanec Milan Brázdil. Prosím. Děkuji za slovo.

Prosím, vaše dvě minuty. Já děkuji naší koalici, že se vrátila zpátky do svých lavic. Nevím, jestli pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, seděl zde celou dobu, nebo jestli si to zapisoval u svého televizoru, tak jako zřejmě všichni ostatní, kteří se vrátili a nebyli tady celou dobu.

Já jsem to tady vysvětlovala. Kdybyste tady byli, tak jsem vysvětlovala. Jestliže otevřete zákon, tak je zcela logické, že všichni k tomu zákonu se budou snažit nějakým způsobem vyjádřit. Ano, máte pravdu, že tady měníte něco. Tak to je. Já se nebavím o tom, že bychom říkali něco o zákonu, který není otevřený, a prostřednictvím tohoto zákona se snažili vlomit do jiného zákona. My se celou dobu bavíme o tom zákoně. A všechno to, co tady bylo řečeno, tak ve své podstatě souvisí s tímto zákonem.

Než udělím slovo s přednostním právem panu předsedovi Výbornému přečtu jednu omluvenku.

Nyní přednostní právo pana předsedy Výborného. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího k mé předřečnici: Bylo by dobré, pokud tady vůbec vy sedíte, tak abyste sledovala, kdo tady je, nebo není.

Protože je zjevné, že opozice přistoupila k projednávání této schůze s vysoce obstrukčním přístupem, tak my dáváme návrh, abychom zkrátili, omezili řečnickou dobu k tomuto bodu, tedy k novele zákona o podporovaných zdrojích energie, na deset minut. S vědomím toho, že v odstavci 2 se hovoří o tom, že každý poslanec může vystoupit nejvýše dvakrát. Čili aby to všichni chápali, i paní poslankyně a další: dvakrát deset minut pro každého jednotlivého poslance. Děkuji pěkně. Děkuji.

A až se ustálí počet, tak vám dám slovo, paní předsedkyně. V tento moment požádám vystupující, aby vystupovali pouze s protinávrhy proti přednesenému návrhu. Prosím, paní předsedkyně. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já dávám protinávrh přesně v souladu s vaším pokynem a navrhuji, protože ukázalo se, že to téma je skutečně obsáhlé, že je k němu co říct, je třeba o něm diskutovat, tak já dávám protinávrh, aby mohli vystupující vystoupit dvakrát půl hodiny.